Děkuji pěkně za slovo. Pane místopředsedo, vážení členové vlády, pane senátore, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil vznést několik málo argumentů a velice v krátkosti okomentovat to, o čem rozhodl Senát a jak se k mému pozměňovacímu návrhu jako takovému postavil. Povolovací proces, jak zde řekl pan senátor, bude úřadovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav.

Vzájemně uznané budou moci být jen přípravky od stejné firmy, stejný produkt totožného složení, včetně formulace a aplikace jen na plodiny, škodlivé činitele a v dávkách registrovaných v dané zemi, registrační zóny, kde registraci provádějí autorizované orgány v souladu s evropskou legislativou. Rovněž stejné budou i ochranné lhůty, jakož i stejný počet aplikací za rok, a to včetně všech dalších omezení, což je ochrana vod, necílových členovců, to znamená, že ochrana přírody jako taková prostě je zde stále na ni myšleno. Z registračního procesu vypadne pouze již jmenovaný Státní zdravotní ústav, a to z důvodu snížení administrativy a odstranění duplicitního hodnocení u vzájemně uznávaných přípravků. Vám všem byl rozeslán nebo členům zemědělského a zdravotního výboru byl rozeslán dopis, kde judikatura německé republiky jasně ukazuje na to, že ta duplicita, o které já tady hovořím, prostě někde existovala a soud dal za pravdu zemi, která registraci povolila, a uznal přípravek používaný ve Velké Británii mimo zónu i v Německu.

Navíc potraviny dovážené do České republiky z jiných členských zemí jsou běžně ošetřovány přípravky dle registrace země, kde byly potraviny vypěstovány.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás, abyste se ztišili.

Takže vás moc prosím o ztišení. Domnívám se, že argumentace, že ostatní členské země Evropské unie dělají svoji práci, to znamená, neposuzují účinné látky tak, jak by měly, že to jsou zastaralé přípravky, si myslím, že jsou naprosto liché, protože všichni víme, kdo se pohybuje v oblasti zemědělství, že účinné látky Evropská komise jednou ročně vyhodnocuje a každý rok odstraňuje účinné látky, které měly negativní vliv na lidské zdraví nebo na životní prostředí.

Děkuji za pozornost. Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Černý, připraví se pan poslanec Bendl. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, pane senátore, vážené poslankyně, vážení poslanci, základním cílem rostlinolékařské péče je zabezpečení zdraví rostlin a rostlinných produktů se zřetelem na bezpečnost potravin i ochranu spotřebitele. V Poslanecké sněmovně jsme podpořili podané pozměňovací návrhy, byly to vlastně dva návrhy, oba se týkaly zjednodušení procesů uznávání povolení k použití přípravků. Oba byly Senátem zamítnuty. První pozměňovací návrh se týkal vzájemného uznávání povolení. Původně bylo v zákoně uvedeno, že Ministerstvo zdravotnictví v případě vzájemného uznávání povolení vydá závazné stanovisko do 75 dnů. Tato povinnost závazného stanoviska byla tím pozměňovacím návrhem zrušena. Druhý pozměňovací návrh se týkal provádění dalších odborných posouzení. V původním návrhu zákona se počítalo s tím, že Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský bude muset provádět odborné posouzení i v případě, kdy je přípravek povolen v členském státě Unie, který patří do stejné zóny pro povolování, jako Česká republika. Pozměňovacím návrhem, který jsme tady ve Sněmovně odsouhlasili, je tato povinnost dalších odborných posouzení zrušena.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Poslední zatím přihlášený do rozpravy je pan poslanec Bendl. Děkuji za slovo.

Ta situace je následující.

My jsme hledali společně cestu, jak se s touhle situací popasovat, a ten pozměňovací návrh jsme společnými silami potom odsouhlasili v zemědělském výboru a díky podpoře celé Poslanecké sněmovny i na jednání Parlamentu.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Do obecné rozpravy se ještě z místa hlásí pan poslanec Kučera, zatím poslední přihlášený. Chtěl bych je podpořit jako předseda zemědělského výboru. Jsem rád, že jsme našli všeobecnou shodu napříč poslaneckými kluby a členy zemědělského výboru.